Pan ministr tvrdí, že vláda Petra Fialy pokračovala v tom mandátu. No nepokračovala. A první dotaz na pana ministra je, jestli by nám mohl ukázat ten mandát.

A ta pozice jasně říká, že ten návrh považuje Česká republika za velice problematický a rozporný s dlouhodobou pozicí České republiky a že budeme proto během projednávání usilovat o odstranění povinnosti podílení se a tak dále. Takže není pravda, jak tvrdí pan ministr, že by zkrátka pokračoval v nějaké pozici. Já nevím, jak funguje tahle vláda. Za nás byla takzvaná evropská agenda, to bylo před vládou, a tam se hlasovaly všechny pozice ministrů, kteří zastupovali Českou republiku v Bruselu. O tom se hlasovalo. Takže já bych chtěl vědět, jestli se hlasovalo, jestli skutečně pan ministr měl ten mandát, který tvrdí, a vůbec nechápu, jak je možné, pokud se hlasovalo a pokud ten mandát měl, že je to úplně v rozporu s programovým prohlášením vlády.

Jednejme tam, aby nepřišli vůbec k nám. Každý, kdo přichází do Evropy, by měl přicházet na pozvání. Takže je to v rozporu s programem prohlášení vlády, je to v rozporu s programem SPOLU. SPOLU má v programu: Evropská unie musí efektivněji bránit své vnější hranice. Bojovat s pašeráky. Zároveň trváme na tom, aby si každá země Evropské unie mohla svobodně zvolit svoji vlastní migrační politiku, a tak dále.

Vůbec.

Takže to je druhý dotaz. Třetí dotaz, toto je ten text 150 stran.

Nedovolili jsme to! Nedovolili. A ta situace v Evropě se změnila.

Kriminalita. Všichni změnili.

Ale podstatné je, že pan ministr za to hlasoval. Pan ministr v televizi říkal, že k nám chodí jenom migranti z východních zemí.

Jak tam přišli?

Já jsem byl na té vnější hranici. Měli jsme tam 50 našich policistů. Absurdní situace.

Tak v této situaci, kdy vlastně Evropa je nastavena úplně jinak, přichází tenhle šílený šok. Pan ministr si protiřečí. No protože ti Syřané zkrátka přicházeli přes Slovensko do Německa.

A samozřejmě... Takže to je ten rozpor toho, že pan ministr říká, že vlastně je to skvělé.

A potom samozřejmě ten dokument je úplně šílený, tam ty výpočty a tak dále. Takže... Nerozumím tomu. Nerozumím, proč...

A ty dotazy jsem řekl. Já jsem se opakovaně ptal pana premiéra, kolik nás stojí tí ukrajinští migranti, uprchlíci? Ale vždyť já se ptám jenom proto, abychom mohli objektivně posoudit, jaký rozpočtový dopad to má na rozpočet, který se nedaří sestavit a který nefunguje. Když tato vláda stále říká, no to je strašné, ta Ukrajina, jakým způsobem dopadla na ten náš rozpočet.